Podobně postupujeme i u investičních dotací. V rámci letošního roku poprvé zavedeme, že žadatel o investiční dotaci z Programu rozvoje venkova či u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu bude muset prokázat, že nejméně 30 % z příjmů pochází ze zemědělské výroby, a to dokonce i na úrovni propojených podniků. Naše podpora musí jít tam, kde zemědělství, lesnictví či rybářství tvoří podstatnou část ekonomické činnosti. Spolu s tím průběžně pracujeme na snížení byrokratické zátěže. Jsme si vědomi toho, že zahlcenost papíry omezuje čas na vlastní podnikání. Proto v rámci nám daných mantinelů z Evropské komise neustále revidujeme požadavky na kontroly a dokladování tak, aby bylo zajištěno hospodárné nakládání nejen s unijními prostředky, ale zároveň jsme žadatele neobtěžovali více, než je skutečně nezbytné. Věřím, že na konci tohoto funkčního období již bude zřejmé, jak podstatné kroky jsme v tomto směru učinili. Pro příklad dejme LPIS, jeden ze základních informačních nástrojů pro výplatu zemědělských dotací, případně Portál farmáře. Nejen že chceme, aby byl více automatický a údaje, které si systém sám může získat z jiných zdrojů, nechtěl po žadateli, ale zároveň chceme, aby jej zemědělci využívali i pro svou činnost a kontrolu výnosů a podobně. Již nyní pomocí Portálu farmáře odchází automaticky hlášení na Český statistický úřad. A pokračujeme dál. Další důležitou součástí naší strategii je omezení využívání různých chemických prostředků při farmaření. Precizní zemědělství má jasnou budoucnost a dnes ještě více než kdykoliv předtím.

A my jsme připraveni jim pomoci. Podpoříme jejich investice do technologií precizního zemědělství. Věřím, a klidně se s vámi vsadím, že letošní pokles prodejů různých hnojiv a pesticidů, potažmo jejich aplikace na půdu a rostliny, bude výraznější než případný pokles produkce. V tomto směru jsme byli aktivní i v rámci předsednictví v Evropské unii. V rámci Zelené dohody jsme rozjeli proces, na jehož konci bude výrazné omezení používání těchto prostředků do roku 2030, ale férovým způsobem. Půdu chceme chránit i tím, že její podíl spadající do režimu ekologického hospodaření bude kontinuálně růst.

To je míra, která byla dlouho iluzorní, a je to nesporný úspěch této vlády, která svou péči o životní prostředí a o další pokolení skutečně myslí vážně.

V rámci zákona o potravinách se podařilo novelizovat i zákon o zadávání veřejných zakázek, a to takovým způsobem, který přispěje k uplatnění místních potravin od místních výrobců na trhu České republiky.

Snížili jsme například velikost půdního bloku na 10 hektarů u erozně silně ohrožených půd. Ministerstvo zemědělství podporuje moderní technologie a postupy nejen v podobě precizního zemědělství v rostlinné výrobě, ale i v oblasti živočišné výroby.

Do budoucna bude podpořena výstavba nových bioplynových stanic a produkce biopaliv druhé generace. Bioplynové stanice primárně zpracovávají odpadní suroviny, jako je hnůj, kejda, rostlinné zbytky, biologicky rozložitelný komunální odpad, kaly z čistíren odpadních vod a také samozřejmě technologicky nezbytný podíl cíleně pěstované biomasy.

A stejně jako řada z vás, tak i já jsem přesvědčen o tom, že éra závislosti na Rusku v oblasti paliv je definitivně pryč. Proto budeme intenzivně pracovat na tom, aby i naše zemědělství podalo svou pomocnou ruku a stalo se tak jistým zdrojem určitého podílu spotřeby paliv na území České republiky.

Ne, rozhodně nechceme platit peníze do měšce, který financuje zvěrstva a své vlastní lidi posílá na téměř jistou smrt. A pojďme nyní od půdy ke krajině. V centru našeho zájmu jsou i pozemkové úpravy.

Vzpomeňte si, když jezdíte po naší krásné zemi, že se tu a tam objevuje nové stromořadí, nová vodní nádrž na potoce.